Kolegyně a kolegové, já souhlasím především s tím závěrem. Jako členka mediální komise Senátu jsem měla možnost nahlédnout do fungování jiných médií veřejné služby v jiných zemích a minimálně Česká televize je srovnatelná. Současně neříkám, že mne každý pořad a celé vysílání těší. Vzpomenu jenom pro oživení dva příklady.

Na tiskové konferenci měla vystoupit a vystupovala švédská paní velvyslankyně.

Příklad dvě.

Tohle Prahu nezajímá. Takže jenom jako ilustrace. Je pravda, že to bylo dost dávno. A je pravda, že se ty věci trošku změnily. Ale i přes tuto negativní zkušenost jsem vždycky hájila a hájit budu existenci nezávislých médií veřejné služby jako nezpochybnitelný princip a jeho garanci financováním tak, že si to platí přímo občané poplatky. Druhá věc je ale, jak se s tím, jak si to občané platí, jak se s tím hospodaří. O tom tady byla řeč velmi dlouho. Já si myslím, že musíme nastavit ale takový systém, taková opatření, aby přes zpochybňování hospodaření, přesto, že by tam případně nějaká pochybení byla, že by se přes to dala zpochybňovat důvěryhodnost média veřejné služby a útočit na jejich nezávislost. Hospodaření prostě musí být v pořádku jako transparentní a hospodárné. Proto jsem také dnes podepsala návrh na možnost kontrolovat hospodaření České televize prostřednictvím nezávislého kontrolního úřadu.

Nezávislá média veřejné služby prostě potřebujeme.

Kolegyně a kolegové, víte, jaký je rozdíl mezi médii veřejné služby a komerčními médii? Ale odborníci tvrdí, že médium veřejné služby prodává program, komerční médium prodává diváka. A já si myslím, že žádný z občanů nechce být prodáván.

Poskytuje za těch 135 korun měsíčně opravdu maximální službu, kterou médium veřejné služby může poskytnout. Prosím, proto zvažte, uvažte a schvalme zprávy, které máme nyní předloženy.

Ale nedělejme kroky, které by zpochybnily dodržování svobody slova v této zemi. Doplatili bychom na tom všichni. Děkuji paní poslankyni Gajdůškové.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už jsem říkal, že reagovat nebudu, ale jak jsem poslouchal i ve foyer některé předřečníky, kteří tvrdili, jak rada makala na zprávě hlavně o hospodaření, tak bych chtěl připomenout, že jsem byl na semináři, ještě jsem si jednou naposlouchal, co odpovídali konkrétní radní, konkrétní živoucí bytosti, které tam byly přítomny, na dotaz, jak se podílely na práci na výročních zprávě o hospodaření. Tuším, že jeden jediný radní tam něco málo kolem zprávy hospodaření věděl. Jinak všichni řekli, že mají jiné úkoly. Prosím vás, poslouchejme se.

Ale to přece neznamená, že nezajistíme, aby se kontrolovalo hospodaření s penězi, které platí koncesionář. A slibuji, že už opravdu reagovat nebudu. Ale poslouchejme se.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, milá veřejnosti, projednáváme dnes dva, resp. čtyři dokumenty o hospodaření a fungování veřejnoprávní České televize. Navíc, a to je pro mě důležité, jejich přijetí nám doporučil volební výbor, který jejich obsahu věnoval zcela jistě odpovídající pozornost i potřebný čas. Já doporučení svých kolegů členů tohoto výboru respektuji, přijímám a budu hlasovat pro přijetí těchto dokumentů. Zároveň mi ale dovolte poznámky k práci České televize v širších souvislostech. Za prvé. Vnímám ve veřejném prostoru kolem sebe, v řadách novinářů a médií i v řadách poslanců spekulace o nepotřebnosti veřejnoprávní televize, resp. veřejnoprávních médií vůbec. Média studuji a vím, že pro komplexnost mediálního systému je existence veřejnoprávních médií vedle těch komerčních nezbytná.